Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místo ministra kultury, který je omluven, pan ministr spravedlnosti a zpravodaj garančního výboru, tedy pan poslanec Jan Lacina. Oba dva tak již učinili. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 30/3. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře, máte zájem vystoupit? Tak prosím. Dobrý den, děkuji za slovo.

A pan poslanec Stanislav Berkovec uplatnil pozměňovací návrh, který odkládá účinnost povinnosti poskytovatelů služeb informovat o obsahu, který je závazný pro nezletilé. Omlouvám se, pane ministře, že vám skáču do řeči, ale poprosím kolegyně a kolegy, zejména v pravé části sálu, o klid.

Děkuji vám za pozornost. Také děkuji. Nyní tedy otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Lubomír Brož jako jediný, a proto ho prosím, aby se ujal slova. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, já nebudu k tomuto bodu vystupovat jako celku. Zaměřil bych se na pozměňující návrh pana ministra Baxy, který říká, že maximální výše filmové pobídky bude činit 150 milionů korun. Jedná se tedy o zastropování filmových pobídek.

Což jak státnímu rozpočtu, tak veřejným rozpočtům přináší další a další peníze.